Ale slyším z jiné části rodící se koalice, že se jim rozpočet nezdá příliš úsporný, že by tam rádi něco ušetřili.

Promiňte, je to opravdu tak!

A dovolím si říct, že my nemluvíme o dvou nebo tříměsíčním rozpočtovém provizoriu, my mluvíme o dvacetidenním rozpočtovém provizoriu.

Vy jste totiž připraveni schválit rozpočet, který tento trend změní, a jste připraveni schválit rozpočet a dovolit vládě, aby utratila víc, než by odpovídalo tomuto trendu. To znamená, on se změní a bude vyšší deficit veřejných rozpočtů, nejenom státního vyšší deficit veřejných rozpočtů! Pan kolega Mládek neměl pravdu v tom, že se vláda věnovala pouze státnímu rozpočtu, a nikoliv celkovému deficitu veřejných rozpočtů. Minulá vláda snižovala deficity veřejných rozpočtů z roku na rok.

A není to, pane poslanče Mládku prostřednictvím pana předsedajícího, není to Kalouskův a Fischerův rozpočet. Kalousek navrhoval do vlády, a ta vláda to schválila, rozpočet na výdajích o 24 miliard, což je z hlediska objemu fakultativních výdajů poměrně významná částka, rozpočet o 24 miliard úspornější, rozpočet na příjmech výrazně reálnější, než jak pak vláda schválila a sem předložila.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, měl jsem ambici ukončit rozpravu, ale ve faktických poznámkách jsou přihlášeni: paní kolegyně Jourová, pan poslanec Mládek, Opálka, Brabec, Nykl, Zaorálek a s přednostním právem pan ministr Fischer.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Takže to, že audit nefungoval tak, jak měl, nám peníze zastavilo a máme s tím problémy dodneška. Děkuji. Pan poslanec Jan Mládek k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tak to prostě je.

Děkuji i za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Prodaly zde majetek za tři tisíce miliard korun. Za těch necelých 25 let, čtvrt století, jsme utratili podle hrubého odhadu téměř pět tisíc miliard. Výsledek, který dneska je při sestavování rozpočtu, vychází z liberální teorie. Podařilo se omezit příjmy rozpočtu tak, že nestačí pokrýt výdaje. A pak jsme v té pasti, kde se snažíme řešit nějakých 20 %, co s tím uděláme, a nikdo není takový umělec, aby pokryl všechny potřeby. My jsme pro to, aby se ekonomika rozjela. K tomu potřebujeme impulzy. Impulzy státu a bez peněz to nepůjde. Jsme pro to, abychom se vrátili k progresivnímu zdanění, které je v celé Evropě normální, jenom Česká republika je laboratoří konzervativní a liberální politiky, jak by se to dalo dělat. Děkuji za pozornost.